Takže já pevně doufám, že kolegové z ostatních stran nám s tím pomůžou. My jsme otevřeni a budeme rádi, když nám nabídnete vaše odborníky, kteří by nám s tímhle projektem pomohli. Další velice důležitý bod a ten si myslím, že jsme schopni zvládnout. Myslím si, že pro mě aspoň nejdůležitější je, že chceme důchodovou reformu. Chceme skutečně konkrétní kroky. Chceme udělat tu reformu, o které se tady mluví dlouho.

To, co mají společné, je starobní důchod a velká míra závislosti na jeho výši. A ten je velice nízký.

Úprava této pro všechny stejně zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměna tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny.

A právě tato skupina je významně ohrožena chudobou, pro ni má změna velký význam.

Připravíme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Náklady spojené s touto specifickou úpravou nezatíží první pilíř. Odchod do důchodu ale nesmí být jedinou možností, jak řešit problémy na trhu práce.

Služby zaměstnanosti musí zintenzivnit práci s lidmi v předdůchodovém věku a přizpůsobit jejich potřebám nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, systém rekvalifikací, ale zejména uznávání kvalifikací. Budeme podporovat užívání netradičních forem práce a flexibilních úprav pracovní doby tak, aby se na trhu práce potkaly všechny věkové skupiny. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupu předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy. Reforma má být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu.

My chceme správu příjmů a výdajů důchodového systému oddělit od státního rozpočtu.

Každý bude mít možnost aktivně ovlivnit výši svých příjmů, diferenciaci možných zdrojů důchodu s využitím státem podporovaných forem zajištění na stáří podle individuálních možností a vlastního uvážení.

Chceme, nově navrhujeme bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro všechny seniory ve věku plus 65.

Samozřejmě je k tomu debata, jak to bylo na Slovensku. My máme jiný model a myslíme si, že pokud důchodce skutečně má v průměru 12 000 a zaplatí nájem 78 tisíc a léky, tak si myslím, že i toto je velice důležitá pomoc. Takže samozřejmě je to velice, velice ambiciózní projekt a já pevně doufám, že do toho projektu se všichni zapojíte.

Ano, pan prezident mi to opakovaně vyčítá. Je třeba si vzpomenout, v jakém stavu bývalá koaliční vláda a resort dopravy, který naše hnutí mělo v gesci jsme dopravní infrastrukturu převzali. Že jsme neměli ani zákon na výkup pozemků, že nebyly projekty, že vlastně bylo všechno zastavené.

Ale je pravda, že investice jsou nedostatečné, že růst je dneska tažen spotřebou firem a občanů a exportem a že jsou tam velké rezervy. Ano. Velké rezervy jsou v čerpání evropských fondů.